Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli nemám dalším faktických poznámek, stejně tak nemám žádné přihlášky do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí z místa, tak rozpravu končím. Chtěl bych se zeptat, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan poslanec Benda. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, já v závěrečném slovu jenom jednu poznámku. Zaznělo tady dneska mnoho výkladů Ústavy. Zaznívá tady vždycky při imunitách mnoho výkladů Ústavy.